Návrh Poslanecké sněmovny na volbu kandidátů na člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů Prosím pana předsedu volební komise o stanovisko volební komise. Opět vám, vážené kolegyně a vážení kolegové, připomenu situaci. Poslanecké kluby předložily ve vyhlášené lhůtě návrhy kandidátů a volební komise přijala svoje usnesení číslo 54. I toto bylo rozesláno na poslanecké kluby. Jak jsem řekl, zde je situace malinko odlišná. Zvláštní zákon způsob volby nestanoví. Volební komise se rozhodla ve svém usnesení navrhnout volbu tajnou jednokolovou, a to s tím, že postoupeni budou všichni kandidáti, kteří získají nadpoloviční počet hlasů. Je to proto, že člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů volí Senát Parlamentu na základě nominací, které mu budou doporučeny námi, Poslaneckou sněmovnou. Proto Sněmovna teoreticky může do Senátu postoupit všechny tři nominované. To je, kolegyně a kolegové, pro vás důležitá technická informace. Na volebním lístku v tomto případě můžete teoreticky označit kroužkem číslo před jménem všech tří kandidátů.